A říkáme tomu narovnání podnikatelského prostředí. Narovnání podnikatelského prostředí jsou rovné podmínky pro všechny, ne pro někoho ano a pro někoho ne, s tím navíc, že v tom jednom jediném segmentu, kde to má být zavedeno okamžitě, jsou ty informace k dispozici a jsou zneužitelné.

Výsledkem nebude narovnání podnikatelského prostředí, o kterém se tady tak stále mluví. Výsledkem bude diskriminace a mnohem větší pokřivení podnikatelského prostředí, protože na někoho to aplikováno bude, na někoho nebude, dokonce vláda si to rozhodování chce vymínit sama vyhláškou nebo nařízením, což, domnívám se, že jsou na to judikáty Ústavního soudu, že to nejde, že povinnosti nelze ukládat podzákonnými normami, ale pouze zákonem. Ale to je jedno, k Ústavnímu soudu se to nikdy dostat nemůže, protože my to nikdy nedovolíme schválit.

To vážně nechcete pochopit, co mu dáváte do ruky a co mu umožňujete?

Ale ty vysvětlovací schopnosti jsou skutečně mimořádné. Já nedokážu pochopit proč. Na úkor veřejných prostředků a proč. Na úkor živnostníků se dopouštíte takovéto zásadní deformace a distorze podnikatelského prostředí a máte tu odvahu tomu říkat ještě narovnání.

Ale vy to zavádíte jenom pro někoho a jenom tam, kde to zajímá Babiše, a ve všech ostatních odvětvích, kde budou probíhat hotovostní platby, to prostě poběží tak, jak to běží doteď což si nemyslím, že probíhá nijak tragicky.

Jenže právě proto, aby si tohle někdo sám pro sebe udělal, právě proto, aby odvrátil pozornost, kde jsou skutečně ty daňové úniky, že někdo si vezme 2,5 miliardy, nezaplatí korunu na dani a ještě po státu chce 3 miliardy, tak nemůže říct: To jsou peníze, které já jsem nezaplatil, a z těch veřejných rozpočtů dojím. Musím říkat: To jsou ty peníze, co neodvedli ti podvodníci živnostníci. Německá finanční služba se tím samozřejmě zabývala, tak jako celá řada jiných finančních služeb evropských civilizovaných států, a pro obrovské riziko zneužití těch informací a pro obrovská technická rizika a pro velkou nákladnost to všichni odmítli.

O nic jiného tu nejde.

To jsou dva argumenty, které jdou proti sobě. S tím souvisí i náklady, které se teď vyplácejí na ten projekt. Ministerstvo financí už vynakládá výdaje mimo zákon, neboť platit mohu jenom něco, k čemu mě zákon opravňuje, jsemli veřejná instituce.

Nicméně každý ten ministr, každé ministerstvo neslo samozřejmě příslušnou míru rizika, protože kdyby se nepodařilo ten zákon schválit, tak se jednalo o neoprávněné vynaložení finančních prostředků a ten ministr by se potom hodně musel kroutit, až by vysvětloval, že měl legitimní očekávání, že zákon bude schválen, a on schválen nebyl. Tak on zatím vždycky schválen byl, takže to legitimní očekávání se naplnilo. Nicméně připadá mi fér vzhledem k tomu, že stále jsme tady v neprávním prostředí při vynakládání těch prostředků, včetně té kampaně za těch 80 milionů korun, říct naprosto na rovinu Ministerstvu financí, že má všechny důvody legitimního očekávání, že tento zákon schválen nebude, že to jménem poslaneckého klubu TOP 09 říkám naprosto autoritativně, a jsem přesvědčen, že nebudu jediný předseda poslaneckého klubu, že pokud dojde k tomu, že ten zákon schválen nebude, a přesto budou v rozporu se zákonem vynaloženy rozpočtové prostředky, že to riziko si prostě ponese pan ministr financí a jeho podřízení sami. A pro ty instituce, které se tím budou zabývat, nechť je na záznamu Poslanecké sněmovny věta, že máme důvod legitimního očekávání, že tento zákon schválen nebude, a že tedy nikdo není oprávněn vynakládat rozpočtové prostředky na něco, co není podloženo zákonem.